Jedno téma bude využívání vody, tedy jak té vody surové, tak potom i vody odpadní, protože oni mají nesmírně zajímavé technologie i na využívání odpadních vod, respektive na recyklaci odpadních vod.

A v neposlední řadě Izrael kupodivu řeší velmi podobné problémy, jako řeší Česká republika v těch svých průmyslových oblastech, a to je kvalita ovzduší.

Takže i tady jsme se dohodli, že bude velký prostor pro setkání a jednání expertů a případné společné projekty.

A já si myslím, že za ten den jsme toho udělali hodně. Děkuji, pane ministře, to bylo vyčerpávající tak, že už pan poslanec nechce doplňující otázku. Děkuji. Přejdeme k další interpelaci. Pan poslanec Ivan Adamec bude interpelovat nepřítomného pana ministra Jana Mládka ve věci statusu tržní ekonomiky. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, vážený zbytku vlády, já bych se tady chtěl zastavit nad problémem, který tady otevíral náš předseda klubu Zbyněk Stanjura při schvalování programu, a to je přiznání statusu tržní ekonomiky pro Čínu, Čínskou lidovou republiku.

Nakonec i v oboru, kterému já se věnuji jako koníčku, je to stejné, protože čínské výrobky válcují prostě výrobky z České republiky. Je škoda, že jsme to nezařadili jako nový bod.

Já chápu, čínská ekonomika se nedá přehlédnout, je to obrovská ekonomika, je dneska moderní mluvit o Číně.

Děkuji panu poslanci. Šestou interpelaci přednese pan poslanec Petr Bendl, který bude interpelovat přítomného pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci fondu nepostižitelných rizik. Musím využít situace, když je konečně mezi námi pan ministr zemědělství. V loňském roce postihlo Českou republiku a řadu zemědělců extrémní sucho a od té doby přes sliby Ministerstva zemědělství, že dojde k nějaké finanční výpomoci v téhle oblasti, protože to je situace, ze které si zemědělci sami pomoct nemohou, je slibováno, že dojde k nějakému posouzení věci a případně výplatě podpor. Protože se tak do dnešního dne nestalo, tak by mě zajímalo, jak se věci mají, kdy se tak stane. Pokud vím, ještě neexistují ani řádné formuláře pro to, aby byly shromažďovány jednotlivé podklady, a čas utíká.

Prosím o odpověď. Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji, vážený pane předsedající.